Děkuji, paní ministryně. My jsme tento návrh v prvém čtení přikázali k projednání výboru rozpočtovému jako garančnímu a usnesení výboru bylo doručeno jako tisk 130/1. Prosím zpravodaje tohoto výboru, kterým je pan poslanec Petr Vrána, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případně odůvodnil pozměňovací návrhy.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Zástupcem navrhovatele je Ministerstvo financí. Návrh zákona byl usnesením číslo 212 přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Doposud nebyl načten žádný pozměňovací návrh ani návrh na zamítnutí.

II. zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Děkuji a otevírám obecnou rozpravu. Prosím pana poslance Skopečka. Dobré odpoledne, děkuji za slovo. Uvedu důvody, proč si myslím, že by to měl být správný krok. Dodneška privatizační fond fungoval, dodneška to byla rezerva státu pro období, kdy se hospodářsky nedaří, zejména právě na deficit tzv. důchodového účtu, který se dostává do deficitu v době, kdy ekonomika nešlape, jako šlape dneska, kdy je nezaměstnanost větší, kdy nejsou takové platby odvodů do státního rozpočtu, jaké zažívá dnes tato vláda.

A byť paní ministryně říkala, že ty peníze už byly v minulosti využity na nejrůznější dílčí výdaje, tak to sice být pravda může, nicméně ten fond existoval stále a žádná vláda si ho nedokázala zrušit zcela úplně a vždycky respektovala to, že ho každoročně naplní peníze právě buď z privatizace, nebo z dividend. Takže já nevidím žádný důvod v době, kdy se vláda chlubí, jak jí roste daňové inkaso, jak jí rostou daňové příjmy, díky ekonomickému růstu máme dokonce i přebytek toho důchodového účtu, tak já vůbec nechápu, že zrovna v této době velmi dobrého ekonomického počasí, velmi dobrých příjmů státního rozpočtu to této vládě nestačí a potřebuje si sáhnout do privatizačního fondu a utrácet peníze, které vždycky byly chápány jako peníze rezervní na nějaké mimořádné události, mimořádné výdaje státu, ať už to byly ekologické škody, ekologická zátěž, nebo právě případný deficit penzijního systému v době ekonomické krize.

Je zřejmé, že do budoucna se ten deficit bude prohlubovat. Také nejde spoléhat na to, že bude neustále ekonomický růst takový, jaký máme dneska, že bude tak nízká nezaměstnanost, jakou máme dneska, a že tedy penzijní systém i bez jakýchkoli reforem, bez jakýchkoli změn můžeme v budoucnu očekávat jako přebytkový nebo vyrovnaný. Paní ministryně říkala, že se ty peníze nikam neztratí, že budou využity efektivně, stále mluví o investicích. Já bych tento krok chápal od vlády a od ministryně, která v minulých letech dokázala proinvestovat nějaké nadprůměrné, rekordní číslo, které by vyžadovalo opravdu se poklonit a vyjádřit úctu. Nicméně když se podíváme na výše proinvestovaných peněz v uplynulých letech, tak zjišťujeme, že vláda, zejména tvořená hnutím ANO, ale i sociálními demokraty, nedokázala investovat v průměru více, než dokázaly investovat vlády v mnohem horších ekonomických podmínkách. Čili ten argument, že to bude na investice, je falešný. Minulá vláda nedokázala investovat více, než dokázaly investovat vlády v uplynulých letech, a je tedy zřejmé, že pokud si skutečně vláda hnutí ANO na ty peníze sáhne, tak to budou peníze utracené, projedené.